Ano, děkuji, pane poslanče. Nicméně i v tomto případě platí to, co se stalo v minulé interpelaci, stále tady máme pouze 63 poslanců. Takže já i tuto interpelaci přeruším a zeptám se pana místopředsedy Filipa, který je posledním interpelujícím a přeje si interpelovat pana ministra obrany, který je tedy omluven.

Děkuji, pane předsedo. No, mně nezbývá nic jiného než návrh na přerušení projednávání této interpelace protože pan ministr obrany věděl nejpozději od úterního poledne, respektive 14 hodin, že tato interpelace bude projednávána dnešní den, a mohl si tedy vytvořit svůj plán tak, aby tady mohl být. To, že tady není, mě udivuje. Takže navrhuji přerušení.

Já v tom případě přeruším i čtvrtou interpelaci a tím jsme...